Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Všichni, kteří podávali pozměňovací návrhy, souhlasí s konstatováním paní zpravodajky? Je tomu tak. O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.